Bohužel, za dvou vlád, které byly s vaší účastí, naopak a s vaším řízením Ministerstva práce a sociálních věcí jsme se v tom moc daleko neposunuli.

To opravdu není pravda. A kvůli několika málo případům hodit do koše ten systém je špatně. Vy tady říkáte, že zajistíme podmínky, ale já tady prostě říkám: ty skupiny, a konkrétně ve velkých městech, přestanou existovat, nebudou moci existovat, protože prostě osvětlení vyjde na dva metry kolem okna. Přečtu rychle dvě omluvy.

Jsem ráda, že po více než hodině můžu na všechny ty věci tady reagovat. Co se týká pana poslance Čižinského: pane poslanče, my jsme vám ten pozměňovák osvětlení napsali a bude podpořen, protože to chtějí téměř všichni. Co se týká poznámky paní poslankyně Pekarové Adamové.

Dvouleté děti prý nepatří do školky, ale do jeslí.

Já vám řeknu něco ke statistikám. Podle různých průzkumů veřejného mínění to je rodičům úplně jedno, jak se to bude jmenovat, pouze chtějí, aby to byla dostupná služba.

Tomu říkáte možnost volby, pane poslanče Ferjenčíku, paní poslankyně Pekarová Adamová? Nechte rodičům možnost volby?

A ty pečovatelky tam berou minimální mzdu? Tam je někde problém, takže to není funkční systém. Je to ve většině případů funkční systém, ale není to celkově funkční systém, protože to není dostupné.

A prosím, nepodsouvejte mi, že chceme dětské skupiny likvidovat. Skutečně nechceme. Skutečně nechceme! Já jsem jako ředitelka odboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí provozovala tři dětské skupiny a troufám si říct, že málokdo ví, jaké jsou tam problémy.

To znamená, není to o tom názvu.

75 % pětasedmdesát procent dětí v dětských skupinách je pod tři roky. Věděli jste to? My to říkáme na výboru pořád: 75 % procent dětí v dětských skupinách je pod tři roky.

To znamená, že já budu prosazovat pro dětské skupiny minimálně 10 000 korun jako státní příspěvek.

Měl se tam dát například dvojnásobek normativu mateřské školky nebo dvě třetiny minimální mzdy.

To je téměř dvojnásobek toho, co lidé průměrně platí za bydlení, takže se na tom musíme shodnout. V České republice skutečně, skutečně chybí základní síť péče o nejmenší jesle do tří let a mateřské školky. Sama, když jsem před... a to už je taky...

Neuvěřitelné!